500 milionů dolarů. Čtyři a půl miliardy. A my dáváme ty peníze a dáváme je podstatně... S dovolením. tři faktické poznámky a poté tedy s přednostním právem pan ministr obrany. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi zareagovat na paní Janu Černochovou, která tady uvedla to, že by se otevřela pobočka střední vojenské školy, jako fiasko. Vážená paní Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, doufám, že víte, že Karlovarský kraj je strukturálně postižený kraj. Je to kraj s nejhoršími ukazateli, je to kraj, který má unikátní vojenský prostor Doupovské Hradiště. Pokud budete chtít, tak se přijeďte podívat, já vám ho ráda ukážu. Dneska ji nemá. Při jednání s Ministerstvem obrany došlo k dohodě, že by se armáda do Karlovarského kraje, který je v bezprostřední blízkosti hranic, vrátila. A protože máme nedostatek vojáků, tak jsme se dohodli, že by se u nás otevřela i střední vojenská škola.

Považovala jsem vás za odbornici na obranu, ale pokud vy takto přistupujete k jednotlivým krajům, které jsou aktivní... Já jsem to nedělala pro sebe. Já jsem to dělala nejenom pro občany Karlovarského kraje, ale proto, že jsem přišla s tím nápadem, aby se u nás ta pobočka otevřela. A já jsem přesvědčena o tom, že by neměla být jenom v Karlovarském kraji, ale měla by být i v dalších krajích, protože máme nedostatek vojáků. Ale to vás asi nezajímá!

Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za pozvání, na Doupově jsem na vojenském cvičení byla několik dnů, takže ho znám. Fiasko to je. Fiasko to je vaše, protože vy v tom případě prostřednictvím pana místopředsedy jako hejtmanka kraje neznáte potřeby kraje. A proto to skončilo takovým fiaskem. Co se týče pana Babiše, reakce na to, co tady dělala ODS těch prvních deset let.

Je to málo? Vy je přepočítáváte podle jiných tabulek.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat na to, co zde bylo řečeno panem předsedou vlády Babišem. Není zde, tak to sdělím tedy aspoň těm, kteří sedí tady nebo případně sledují naše jednání doma.

Tak připomenu to, co jsem tady shodou okolností říkala před rokem, když jsme projednávali důvěru vládě.